Děkuji za slovo.

Takže tohleto se mi hrubě nelíbí. V zásadě podporuji ten návrh, jak ho předkládá Ministerstvo spravedlnosti, a nesouhlasím ani s tím vrácením do ústavněprávního výboru, protože ústavněprávní výbor se k tomu ostatně neusnesl, takže asi nejde úplně očekávat, že když to tam vrátíme, tak že se tím něco vyřeší. Děkuji. Pan ministr. Prosím, pane ministře. Děkuji.

Nepodporuji samozřejmě vrácení do ústavněprávního výboru. Myslím si, že ústavněprávní výbor skutečně tuto problematiku velmi extenzivně diskutoval, i tam vznikl, nebo byl společně vypracován ten pozměňovací návrh, který reaguje na některé ty námitky, a v tom zbytku už si myslím, že to je věc, kterou dokáže tato ctihodná Sněmovna rozhodnout svým hlasováním, a další diskuse v ústavněprávním výboru by k tomu ničeho dalšího nepřinesla. Také se domnívám, že od toho, že obviněný je oprávněn v soudním řízení, nebo vůbec v trestním řízení lhát, bychom neměli derivovat další odchylky od obecné povinnosti v soudním řízení hovořit pravdu a nesnažit se uvádět soud v omyl, protože je logické, že jeli někomu umožněno v soudním řízení soud uvádět v omyl, snižuje to pravděpodobnost spravedlivého výsledku a nalezení spravedlnosti. Musím zde připomenout, proč vlastně má obviněný nebo později obžalovaný to nikým nezpochybňované právo lhát.

Protože já se ho zeptám takovým způsobem, že on je nucen buď lhát, čímž by se dopouštěl v tu chvíli nějakého jiného trestného činu, anebo přiznat, že se něčeho dopustil. Takže my tam to právo lhát máme z tohoto důvodu, aby se ten člověk nemohl sám obviňovat. Při předkládání důkazů, a já podporuji opravdu ten pozměňovací návrh, který to zpřesňuje na listinné důkazy, nic takového samozřejmě nehrozí.

K čemu by to bylo dobré?

To ničemu nepomáhá. A my to bohužel skutečně v malém procentu sporů, ale v těch významných sporech, často vídáme v těch řízeních častěji a častěji a myslím, že hledání spravedlnosti to opravdu velice poškozuje a že si možnost nalezení spravedlnosti u soudu trestněprávní ochranu v této podobě zaslouží.

Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat podle jednacího řádu o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Posečkám, až se ustáli počet přihlášených...

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat, a to rozpravou podrobnou, do které mám zatím tři přihlášené.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci Chvojkovi.

Nyní pan poslanec Marek Benda, poté pan poslanec Sadovský.

Jedná se o vypuštění maření spravedlnosti.

Druhý sněmovní dokument je pod tiskem 770, který se týká nestíhání osob, které poskytly úplatek, což pokládám za opravdu nemravné. Tam se obávám, že jsem téměř shodný s panem kolegou Chvojkou, ale týká se, pokud by zůstalo maření spravedlnosti, tak aby tam nebylo alespoň to svádění, které pokládáme opravdu za velmi nebezpečné, zejména za situace, kdy se nestane žádný trestný čin, ale samotné svádění trestným činem bude.